Děkuji, pane předsedo.

Prosím, máte slovo. Vážený pane předsedající, vážená vládo, vážené kolegyně, vážení kolegové, je naprosto nepřijatelné, aby premiérovy soukromé projekty platili čeští daňoví poplatníci.

Toto je útok na Českou republiku. Toto je útok na Českou republiku, nikoliv to, že sem přišla auditní zpráva z Bruselu. Mě překvapuje, kromě toho, že pan premiér tady není, že tady není ministryně financí, když Poslanecká sněmovna jedná o finančních ztrátách, že tady není ministr zemědělství, tak mě překvapuje, že ten projev pana premiéra nebyl příliš věcný, ale že pan premiér se věnoval zejména kopání do řady i renomovaných organizací. Začnu s Transparency International, kterou pan premiér označil za zkorumpovanou organizaci. Chtěl bych se zeptat, prostřednictvím pana předsedajícího, pane nepřítomný premiére, proč jste tedy jmenoval ředitelku zkorumpované organizace Transparency International pražskou primátorkou? Chtěl bych se zeptat, proč jste mluvil o tom, že jmenujete pana Ondračku ministrem vnitra, dalšího ředitele této zkorumpované organizace. Takže domnívám se, že jste poněkud nekonzistentní. A můžeme pokračovat.

Opět velmi těžko pochopitelné jednání ze strany předsedy vlády. Pokud jde o Evropskou komisi, do které jste rovněž kopal, myslím si, že i když se podíváme na ty požadavky, které je nutné splnit, aby se člověk stal úředníkem Evropské komise, které jsou velmi přísné, tak s prominutím Evropská komise není banda blbců, která by se nechala oklamat tím, že do firmy dosadíte místo sebe svoji manželku, svoje děti, pana Bílka, pana Průšu a pana Knotka, což jsou právníci Agrofertu, a budete to vydávat za nezávislou entitu. Poslední věc, kde bych chtěl ilustrovat váš boj proti korupci, je vaše tvrzení, že se tady ukradlo 35 miliard korun na těch dotacích. Proto se vás chci zeptat, pane nepřítomný premiére, jakým způsobem postupovalo Ministerstvo financí při vymáhání těchto nároků protože Ministerstvo financí samozřejmě má významné postavení , když vy jste byl ministrem financí. To si myslím, že si poslanci a Poslanecká sněmovna zaslouží vědět.

Já jsem se teď díval na vaše působení na Brnostřed, kde pan Švachula za hnutí ANO vybíral 10 %.

Podotýkám, že jde o stavební zakázky, čili ty zakázky, které jsou nejdražší.

To jsme tady viděli například, když Andrej Babiš, respektive jeho hnutí prosazovalo zájmy Agrofertu k tomu, aby se zastropovaly dotace, a toto se promítlo i do pozice České republiky, do vyjednávání na úrovni Evropské unie. To znamená v rámci Agrofertu. To je samozřejmě ta známá kauza Penamu, když Penam dostal dotaci 100 milionů korun. Všichni se samozřejmě logicky ptáme, proč má dostat soukromý projekt pana Babiše 100milionovou dotaci.

Myslím si, že to je naprosto neadekvátní, že to je do nebe volající a že v tom skutečně nemůžeme pokračovat. Těch dotací je tam samozřejmě víc. Pan premiér mluvil o párcích, tak zase ptám se, proč firma pana premiéra dostala 4,2 milionu korun na to, aby zadotovala abychom zadotovali z peněz daňových poplatníků Kostelecké uzeniny, komplexní projekt úspor energie v Kostelci. Ať si pan premiér pochutnává na párcích, já vůbec nemám nic proti tomu, ale ať si kupuje ty věci za své. To je jednoduchá zpráva. V okamžiku, kdy je premiér a rozděluje ty dotace, tak jeho lidi o ně zároveň nemůžou žádat. Ten systém převzetí státu pokračuje v části rozhodování o těch dotacích, o kterém jsme si už povídali, a Evropská unie to kritizovala, že jsou špatně nastaveny kontrolní mechanismy. V podstatě do těch kontrolních mechanismů se dostávají lidi, kteří jsou nominováni přímo vládnoucí stranou premiéra, a pokračuje to bohužel v České republice i ve vztahu k ovládnutí médií, kdy předseda vlády vlastní přibližně třetinu mediálního trhu v oblasti tiskovin, je to Mladá fronta, iDnes a podobně, a dokonce se paralelně snaží ovládnout ta veřejnoprávní média; to, co nás čeká v podstatě zítra, tak je ovládnutí Rady ČTK, tak aby tam ANO a SPD měly většinu. To je organizace, která dosud měla velmi dobrou reputaci a která dodává zpravodajství do 90 % onlinových médií. Takže teď nám tady v podstatě pokračuje proces ovládnutí státu. A co my jako opozice, kteří jsme byli třetí ve volbách? Tak my nemůžeme nominovat ani jednoho zástupce, my jsme nedostali ani jedno místo ve všech těch různých nenárokových dozorčích radách, v kontrolních orgánech. Takže takovýmto způsobem jsou v České republice nastaveny kontrolní mechanismy.

A aby nebyl takový nenajedený, tak jsem se mu rozhodl jeden ten balík toustů věnovat, a to včetně té cenovky, kterou musí platit čeští daňoví poplatníci z národního rozpočtu. Děkuji. Nyní v rozpravě vystoupí pan poslanec Jurečka, připraví se pan poslanec Adamec. Prosím, máte slovo. Vážený pane předsedající, členky vlády... Ano, členky vlády, paní kolegyně, vážení kolegové, dovolte, abych také reagoval k tomuto bodu.